Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Zahradník na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuju za slovo.

V současné době je připraven návrh zonace Národního parku Šumava.

V průběhu následujících měsíců bude tento návrh projednáván se členy Rady Národního parku Šumava a dalšími zástupci regionu včetně osobních jednání s různými starosty. Návrh zonace může to chci zdůraznit může být tedy dle vznesených připomínek upravován a jedná se opravdu v tomto smyslu o návrh této věci. Průběžné konzultace se členy rady probíhaly již v loňském roce v průběhu příprav návrhu. Na počátku dubna letošního roku bude svoláno zasedání Rady Národního parku Šumava, na kterém by měl být návrh zonace dohodnut s radou národního parku, tak jak to požaduje platné znění zákona o ochraně přírody a krajiny.

Rozloha přírodní zóny přitom odpovídá, a to bych chtěl zdůraznit, odpovídá stávající ploše lesních porostů a dalších ekosystémů, na kterých je již v současné době aplikován bezzásahový režim.

To znamená, těch 27 % přírodě blízké neznamená, že by tam nebylo možno zasahovat například proti kůrovci. To chci zdůraznit. To znamená, v této chvíli je opravdu v zásadě zachován rozsah bez zásahu tak jako v dnešní době.

A ty samozřejmě dodám.

Co ty obce mají dělat?

Pan ministr má zájem. Určitě. Já jsem také řekl, že v této chvíli se jedná o návrh.

Nicméně říkám znovu, to jedno procento dneska není neměnné nebo rigidní. Takže já nepovažuji to jedno procento za konečné procento.

Děkuji.

Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Té jsem se tázal, jakým způsobem jsou předfinancovány a v jaké výši projekty pro holding Agrofert z českého rozpočtu ve chvíli, kdy Evropská unie dané finanční prostředky odmítla proplácet do doby, než se prověří možný střet zájmů premiéra vlády České republiky pana Andreje Babiše.